Prosím, vaše dvě minuty, pane poslanče. Moc děkuji.

V tuto chvíli vidíme, jakým způsobem se k tomu chovají zdravotní pojišťovny, že jim dávají výměry a penále za to, že se neplatí zdravotní pojištění, a já mám pocit, že z toho důvodu, že neřeší tato vláda inflaci, že se všechno zdražuje, že tady, jak říká můj ctěný kolega Martin Kolovratník, poradci vlády doporučují jezdit přes hranice nakupovat... A je to díky inflaci. Nyní tedy několik faktických poznámek.

Prosím, máte slovo.

Nyní pan poslanec Mašek s faktickou poznámkou, následuje paní poslankyně Pastuchová. Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, navážu na to, co říkala Berenika Peštová, vaším prostřednictvím, a zejména jde o to, že skutečně tady se něco mění, protože vysvětlení pana Rakušana bylo takové, že to byla jeho aktivita, aktivita týmu KRIT, on to přiznal, dokonce se k tomu hlásil, že eventuálně uhradí to, co to stálo, ta koláž.

Zeptal bych se na to raději pana ministra vnitra, kdyby byl přítomen, a myslím si, že to je trochu nedůstojné, pořád měnit to vysvětlování. A potom mám druhou věc. Vy jste se tady trošku holedbal tím, že máme teď nejlevnější pohonné hmoty, že se to úplně změnilo, že vláda pracovala uvážlivě a teď to nese výsledky.

Některé naše zpracovatelské závody jako Litvínov jsou na tom závislé ještě pořád ze 75 %.

Pan premiér ruší faktickou a hlásí se s přednostním právem. Děkuji, paní předsedkyně.

Takže to máme pět měsíců. Já jsem mu volala, on mi říkal: Já mám našetřené nějaké peníze, ale co mají dělat ti lidé, kteří ty peníze nemají? Ale k čemu se chci dostat?

A další věc, když si čteme teď ty vaše signály, jak bude důchodová reforma vypadat, tak to vlastně nikdo neví. Takže je další nával na Českou správu sociálního zabezpečení, protože každý se bojí, co bude, takže tam je další nával o žádosti o důchody, a k tomu nám do toho spadne valorizace. Takže já bych byla ráda, jestli toto téma taky někdy probíráte na vládě, a jaké tedy máte k tomu řešení?

Nyní nejdříve ještě s faktickou poznámkou pan ministr Stanjura.

Prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, já bych chtěl požádat kolegyni a kolegy z hnutí ANO, ať se držíme jednacího řádu. Podívejme se, jaký je obsah interpelace, a sami si řekněte, prosím, dvě nebo tři vystoupení, zda byly k tomu . Já to plně respektuji, podle mě je to na odpolední, na konkrétního člena vlády.

Já jsem určitě připravený tady, pokud dojde na ty písemné interpelace, které byly na pana premiéra a týkaly se problematiky Ministerstva financí, případně doplnit s podrobnější argumentací premiéra.

K té důchodové reformě já jsem tady seděl, když v roce 2015 váš předseda oznámil důchodovou reformu.